Některé ty pozměňovací návrhy byly už diskutovány i na výboru. Tady bych chtěla říci, že návrh kolegů nemohu podpořit z toho důvodu, že by to vlastně měnilo ten systém, který už teď jsme si vyzkoušeli zatím na dobrovolné bázi, že jsme žádali jednotlivé rezorty o dokládání věcí, které by podle směrnic Severoatlantické aliance bylo možné financovat, na ta 2 % HDP je použít.

Děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Já bych zde načetl usnesení výboru pro obranu: